Prosím, pane poslanče. Omlouvám se, pane předsedající, kolegyně, kolegové.

Nezpochybňujete hlasování? Ne, dobrá.

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo doručeno jako sněmovní tisk 273/6. Vítám mezi námi senátora Miloše Vystrčila.

A pak se k tomu vyjádří pan zpravodaj garančního výboru Ivan Bartoš. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.